Pan ministr se hlásí se svou faktickou poznámkou a bude reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem takhle vyzýván. Já jenom jsem si udělal takovou lehkou statistiku. V druhém pololetí, kdy jsme byli předsedající zemí a já jsem v podstatě řídil všechny rady ministrů zemědělství v Bruselu, takže jsem byl více na cestách, tak jsem si udělal porovnání, kolikrát jsem v druhém pololetí vystupoval zde já a kolikrát třeba zde nepřítomný pan poslanec Babiš. Tak v krátkosti reakce, nakolik jsme pomohli, nebo nepomohli zemědělcům či středně velkým zemědělcům. Velice rychlá pomoc, zemědělci byli první ze sektoru národního hospodářství, kteří dostali cílenou pomoc v rámci té loňské krize. A pro letošní rok vlastně počítáme s tím, že jsme navýšili hned zkraje roku rozpočet PGRLF na 2 miliardy korun.

K silně erozně ohroženým oblastem.

A předpokládám, že během prvního pololetí budou zemědělci mít dostatek informací, a to řešení je již na cestě. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Ještě jednou dobrý den.

Pan Bartošek mým prostřednictvím, ano? Děkuji vám.

Asi opravdu naposled. Jenom já, pane ministře, to kvituji a děkuji za tu erozi.

Já vám děkuji a další faktická poznámka pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se omlouvám, jsem neználek v oblasti zemědělství, nicméně trochu mě vyprovokoval příspěvek pana kolegy Kotta, prostřednictvím předsedajícího, a jeho dotaz na ty klecové chovy.

Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu omluvy.

Dávám návrh s postupem.